Zmínil jste pokuty, které vám byly uděleny.

Byly tam nějaké nesrovnalosti v účetnictví, takže prosím nazývejte věci pravým jménem. Také bych chtěla reagovat na to, že jste zde zmínil, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího, že STAN nebo pan Polčák obchoduje se zákony a že chcete vidět smlouvy, které byly uzavřeny. Víte, co je to Registr smluv, pane předsedo Okamuro, prostřednictvím pana předsedajícího? Takže pokud se chcete podívat, jaké smlouvy uzavřela advokátní kancelář, máte možnost, za veřejné peníze, máte možnost se podívat do Registru smluv, pokud s ním umíte pracovat. A dále musím odmítnout konstatování pana předsedy Fialy, prostřednictvím pana předsedajícího, jeho výroky o tom, že se dějí hrátky na Ministerstvu vnitra.

Takže bych na závěr sdělila následující: Pokud chcete něco vědět o hnutí STAN a financování, máme transparentní účet, můžete se podívat. Děkuji za pozornost a věřím, že některé výroky si příště ušetříte, až se podíváte do Registru smluv a na náš transparentní účet.

Moc děkuji za slovo.

A chtěla bych říct, že tady byla také budu říkat nepřesná informace ohledně toho, že se uzavřely nějaké smlouvy.

A úplně poslední: Sdružení místních samospráv poskytuje právní poradenství jako Svaz měst a obcí. Všichni to víte, platíte tam členské příspěvky.

Je to sněmovní tisk číslo 34 a prosím o jeho zařazení jako druhý bod v rámci opozičního okénka. Děkuji. Ano, děkuji, pane poslanče.

Děkuji.

Slyšela jsem žádost o odhlášení, prosím, přihlaste se znovu svými kartami. A ještě než dojde ke hlasování, přečtu omluvy.